Tak, dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní nám zbývá hlasování o návrhu na prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů. S tímto návrhem předkladatel za vládu, ministr vnitra, souhlasil, čili je to hlasovatelný návrh. Rozhodneme v hlasování číslo 97, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání ve výborech na 90 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, končím bod 31 a předám řízení schůze.

Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Na začátek jedna dobrá zpráva.